Těžké vrtulníky nemohou přistávat na střechách nemocnic.

Přijde vám to normální? Mně skutečně ne. Evidentně se bude prodlužovat doba, kdy se pacient dostane k lékaři. Součástí kompromisu bylo i vypracování materiálu Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020. Má to být ten státní podnik. Odborníci, který jej viděli, kroutí hlavou. A za odborníky považuji i zde přítomné kolegy poslance, kteří ve svém privátním životě buď jsou záchranáři, anebo piloty sami. Přitom výpočty jsou provedeny tak ledabyle, že je třeba se ptát, jestli by skutečně něco takového i šéf z hnutí ANO pan Babiš nechal projít ve své firmě. Armáda a policie se mají stáhnout opět na dvě stanoviště po roce 2020. Takže úplně iracionální postup ode zdi ke zdi. Ze čtyř zase na dvě.

Založení státního podniku efektivnější nebude, protože opravdu výpočty hovoří o jasných číslech.

Nechci zdržovat ekonomickými čísly. Tady skutečně teď nejde až tak na prvním místě o finanční prostředky.

Děkuji po těch všech možných peripetiích. V podrobné rozpravě načtu usnesení, které vám ale už řeknu teď, abyste věděli, o čem se tady dál budeme bavit.